Také děkuji. Jsou zde dvě faktické poznámky. Děkuji za slovo. Já bych chtěl v jedné části podpořit pana poslance Klause prostřednictvím pana předsedajícího.

A ve chvíli, kdy se museli naučit ke zkoušce, tak se to výrazně zlepšilo. Děkuji.

Prostřednictvím pana předsedajícího.

Děkuji. Připraví se pan poslanec Zahradník. Dobré odpoledne. Děkuji za slovo.

Já tomu nerozumím a nemohu se ztotožnit s návrhem na rušení povinné maturitní zkoušky z matematiky.

Jedna firma za druhou říkají, že volají po technickém vzdělání a technických oborech. Jak to se sebou souvisí? Navštěvuji také školy Střední průmyslovou školu a učiliště v Chrudimi, naprosto perfektní škola, Automobilní školu v Holicích, která má ty učňovské obory i maturitní.

Zkrátka, a zaznívá to tady, musíme mít odvahu to říci, ta maturita není pro každého, ale to není špatné, to není něco horšího. Naopak, ty obory, které jsou učňovské a mají ve svých osnovách v dalších ročnících více technických oborů, více praxe a nemusí se připravovat na tu maturitu, na ty teoretické části, tak právě získají tu odbornost technickou. Takže opravdu, kolegové, to volání z terénu je naprosto opačným směrem. Druhý důvod, a bylo to tady dnes několikrát zmíněno, Ministerstvo průmyslu, Karel Havlíček, to, co všude vidíte, ten tah na branku a síla v tom, abychom už nebyli montovnou, abychom podporovali vědu, výzkum, inovace, abychom se vzdělávali a naopak tlačili a snažili se o co nejvyšší kvalitu, tak my přece nemůžeme tady najednou říct, jak to pan ministr zdůvodnil v tom úvodním slově: máme čísla, že studentům se u maturity nedaří, tak ji raději zrušíme, nebudeme ji dělat. A snad třetí argument, kterým chci to svoje stanovisko opřít, je i moje osobní zkušenost a moje rodina. Mám v rodině řadu učitelů, většinou základního školství. Když jsem se jich na tohle ptal, učitelů, kteří jsou s dětmi a vidí, jaké jsou trendy, jaký je vývoj, tak všichni říkají: prosím, nerezignujte na kvalitu, nerušte maturitu, ale naopak zaměřme se na to, abychom ať třeba z těch základních škol, anebo pak ze středních byli schopni žáky co nejlépe připravit.

A věřím, že to většina z vás bude vidět podobně. Děkuji za pozornost. Také děkuji. A nyní pan poslanec Zahradník, připraví se pan poslanec Juříček.

Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, pana kolegu Kolovratníka uklidnit. Od té doby, co Marie Terezie rozhodla, že musíme do školy chodit všichni, tak také všichni tomu školství rozumíme a myslíme si, že do toho můžeme mluvit.

Ale ono to není pravda.